Děkuji. Dobré dopoledne. Zaznělo tady od několika předřečníků, když se podívali na tu tabuli, jak se nazývá probíraný bod, a stejně vždycky debata skončila mezi půtky víceméně hnutí ANO a částí opozice. Tak já opravdu vyzývám kolegy, držme se toho tématu. Paní Šabatová tady asi němě zírá, co všechno se dá projednávat při rozpočtu veřejného ochránce práv. A držme se tématu. Děkuji. Další přihlášenou s faktickou poznámkou zde mám paní poslankyni BebarovouRujbrovou. Máte slovo, paní poslankyně. Chtěla jsem poprosit prostřednictvím řídícího pana poslance Hájka, aby pokud hovoří o opozici, hovořil adresně.

Děkuji vám. Další faktickou poznámku zde má přihlášenou pan poslanec Petr Kořenek. Máte slovo. Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové.

Chtěl bych tady deklarovat za podvýbor pro předškolní a základní školství, že bych rád nad tímto tématem diskutoval, protože jsou tam věci, o kterých si myslím, že diskutovat lze. Děkuji vám, pane poslanče. Další faktickou poznámku má přihlášenou pan poslanec Hájek. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, opět se omlouvám paní Šabatové, ale bohužel pan Stanjura mě vyzval. Já jsem svá slova opravdu směřoval na pana Laudáta.

Nebylo to míněno vůči panu Stanjurovi, byla to reakce na vystoupení pana poslance Laudáta. Děkuji také.

K tomu, že to nesouvisí. Já nechci bojovat minulé bitvy, já chci bojovat budoucí bitvy. A jestliže paní ombudsmanka tady a její předchůdci nosili podněty a analýzy patologických jevů ať v té či oné oblasti, v sociálních záležitostech to byla v jednu chvíli velká část problematika sociálně vyloučených, při některých reformách vám vždycky vypadávají jedinci, které stát neumí zařadit do té či oné kategorie, a ti potom skutečně dojíždějí na třeba tvrdší reformy a je potřeba vymyslet systém, jakým způsobem systém doladit. Na to všechno, na tyhle záležitosti, aby ty instituce mohly fungovat a je to nejenom úřad paní ombudsmanky potřebují peníze, nějaké kvalifikované věci.

Já jenom upozorňuji na to, že tam byly nekvalifikované škrty, že potom nám bylo předestřeno, že se jedná v dalším kole na mimořádném rozpočtovém výboru o kompromis. Ale já právě proto, abychom nemuseli už za chvíli vynakládat řádově větší peníze, tak bych chtěl protože nikdy taková tahanice, promiňte, v minulosti, co pamatuji, o rozpočty těchto ctihodných institucí nebyla tak jenom jsem na to upozornil. No samozřejmě že souvisí! To víte že ano, že to souvisí. To víte, že souvisí. Minulost se hodnotí právě proto, abyste v budoucnosti dělali kompetentní kroky. Děkuji. Pan poslanec Urban s faktickou poznámkou. Já se omlouvám, vážené kolegyně, vážení kolegové, že také zasahuji do tohoto rozhovoru, které má mít asi jiné téma. Ale už je to tady na stole, tak je potřeba si něco říct. Tady nejde jen o úřad ombudsmana. Tady jde o princip, který byl bezprecedentně při projednávání letošního rozpočtu v Poslanecké sněmovně uplatněn. Já vám řeknu, co se odehrálo. Jednotlivé kapitoly jednotlivých státních institucí projednávají za normálních okolností příslušné výbory a ty výbory k tomu přijímají usnesení. Já kdybych byl předsedou výboru, tak bych se určitě rozčiloval, a rozčiluji se jako místopředseda výboru, proč hospodářský výbor např. projednával mnoho kapitol, přijal k nim usnesení, poslal to do rozpočtového výboru... Poslal to do rozpočtového výboru a rozpočtový výbor všechny ty kapitoly, ať se to týkalo tady se dnes bavíme o úřadu ombudsmana, ale ať se to týkalo kterékoli kapitoly, které jsou v gesci hospodářského výboru, tak je prostě rozpočtový výbor všechny přeupravil, přeškrtal podle svého.

Ať to rovnou projedná rozpočtový výbor! Proč my máme přemýšlet a utrácet drahocenný čas. Zřejmě tomu nerozumíme v těch kompetenčních výborech. Zřejmě tomu rozumí rozpočtový výbor víc, globálně. Tak pak je zbytečné, aby k tomu jednotlivé výbory zasedaly a přijímaly nějaká usnesení, když si potom rozpočtový výbor udělá stejně, co chce. Ale tohle byla realita projednávání rozpočtu. Děkuji vám. Další s faktickou poznámkou je pan poslanec Stanjura. Já si pamatuji, jak mnohé tehdy opoziční poslance rozčilovala zpráva Sněmovna rozhodla, Sněmovna schválila, rozpočtový výbor schválil, hospodářský výbor schválil a říkali my ne, my jsme v menšině, my jsme jiného názoru. A mají pravdu. Mně to sice moc nevadí, ale pan poslanec Urban má naprostou pravdu. Ale byli to vládní poslanci, kteří takhle nejenom hospodářskému výboru, ale všem ostatním výborům kvůli tzv. fiktivnímu přesunu peněz jakoby úspor do vládní rozpočtové rezervy...